Prostě vám slibuji, že uděláme všechno, abyste to neschválili.

Já jsem tak právě chtěl učinit, pane předsedo.

Prosím, ještě pan předseda Stanjura.